A týká se to i jiných oblastí, nejenom vědy, výzkumu.

Děkuji za slovo. Děkuji za to vysvětlení. A chtěla bych tam potom opravdu slyšet i ty finance, a to proto, že zatím financování výstupu vědy je ne úplně motivující, jak všichni víme.

Takže budu ráda až v dalším vystoupení to budete moci doříci, co jste tam měla připraveno.

Děkuji a paní ministryně může dokončit svoje vysvětlení. Děkuji za slovo.

, což jsou vlastně ti, kteří uspějí, ale není dost těch evropských peněz.

Ale opravdu tam je potřeba posílit i otázku hodnotitelů. A co se týče metodiky M2, teď budeme i dál komunikovat s naší komisi pro hodnocení, protože přesně jak jste to říkala, ona se situace i z hlediska publikační činnosti výrazně mění.

Takže ještě jednou: posílení institucionálního financování, posílení excelence a posílení transferu.

Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, já bych tentokrát místo nějakých politických otázek řekl jednu věc, která je ryze praktická. Troufám si jenom připomenout pamětníkům, že snad i můžu říct docela neskromně jsem se významně zasloužil o lepší ochranu národních parků. Když jsem byl v roli ministra životního prostředí, tehdejší opozice, především ODS, ale nejenom ODS, říkala, že by chtěla větší otevření národních parků, a je tedy trošku dneska absurdní, že tady teď vystupuji jako podporovatel jedné konkrétní akce, kterou bohužel Ministerstvo životního prostředí svým rozhodnutím zazdilo.

Udělali jsme myslím pro to celou řadu kroků, a proto jsem byl velmi překvapen, že padlo rozhodnutí před několika týdny z Ministerstva životního prostředí z odboru výkonu státní správy, že to prostě nejde. A já jenom chci se vás zeptat, jestli to rozhodnutí považujete za definitivní, jestli případně tam vidíte nějakou možnost, jak se proti tomu odvolat, protože ono v sobě má i jistou dávku precedentu. Já to když tak potom upřesním v nějaké doplňující otázce.

Děkuji za tu interpelaci. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Takže já se jako ministr spojím s panem ředitelem.

Já to jenom ještě krátce doplním pro pana ministra. Za prvé myslím, že můžu uklidnit s tou ochranou tetřeva. Protože my jsme paradoxně v situaci, kdy bavorská strana to má otevřeno vlastně až na bavorskou hranici a my to máme zavřeno celoročně.